Dovolím si doplnit, že v případě přijetí tohoto návrhu je třeba přijmout také určité legislativně technické úpravy právě s ohledem na zmíněné změny ošetřovného, které čekají v tuto chvíli na projednání a věřím, že také schválení Senátem. Chci poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, které nám pomohlo zpracovat legislativně technické úpravy, které lze v rámci stávajícího projednávání uplatnit a v rámci hlasování podle takzvaného § 90 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny uplatnit v rámci podrobné rozpravy. Tento návrh mám připravený a v rámci podrobné rozpravy ho přednesu.

Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se vyjádřím velice stručně k tomuto návrhu, protože už to tady bylo okomentováno paní předkladatelkou a zpravodajkou.

Děkuji také vám za podporu tohoto návrhu. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já vyjádřila za náš klub k tomuto sněmovnímu tisku. Já bych vám ráda vysvětlila, proč.

Bylo tedy zvláštní podávat tento návrh, když šlo jedno proti druhému.

Jednom sdělím, že paní navrhovatelka ve své důvodové zprávě uvádí, že důvodem je jednak hledisko cituji celospolečenského zájmu, kdy jsou nuceni na delší dobu opustit svá zaměstnání za účelem péče o své malé děti i rodiče, kteří vykonávají profese, které stát nyní akutně velmi potřebuje. Jsou zde vyjmenování lékaři, zdravotní sestry, záchranáři a tak dále.

Takže tento důvod mně tam přišel trošku zbytečný.

Prosím, máte slovo.

Bude se to dít prostřednictvím čestného prohlášení České správě sociálního zabezpečení. Samozřejmě jsem se snažil začíst i do důvodové zprávy a do stanoviska vlády České republiky a myslím si, že by toto úspěšné dílo bylo dokonáno, kdyby tady někdo na mikrofon aspoň rozptýlil obavy vlády, protože když se na to podíváte, tak vláda má obavy, jestli náhodou nedojde k nárůstu kontaktů mezi různými domácnostmi.

Pokud se toho nedočkáme, tak předpokládám, že za malou chvíli tato krátká novela bude odsouhlasena.